Já poprosím paní poslankyně a pány poslance, aby se ztišili, abychom se mohli věnovat dokončení projednávání zákona o státním rozpočtu. Pane místopředsedo, máte slovo.

Na jednu stranu my nesouhlasíme s tak velkým deficitem státního rozpočtu v době hospodářského růstu, nesouhlasíme ani s těmi obrovskými penězi, které budou plynout i v příštím roce na neziskové organizace s politickým programem, nesouhlasíme ani s tím, že sociální dávky a sociální podporu budou nadále dostávat parazitující a nepřizpůsobivé skupiny obyvatel místo toho, aby je dostávali slušní a řádní občané. Na druhou stranu od počátku a jasně my v SPD prosazujeme, že chceme navyšovat důchody, chceme, aby důchodci měli od ledna více peněz, prosazujeme, aby pracovníci v sociálních službách dostali více peněz, zaslouží si to, prosazujeme, aby pracovníci ve zdravotnictví měli více peněz, od začátku to prosazujeme, také si to zaslouží tito lidé, chceme přidávat pracovníkům ve školství, chceme, aby lidé, co pracují ve školství, ať jsou to pedagogičtí, nebo nepedagogičtí pracovníci, měli více peněz od ledna, chceme přidat i pracovníkům ve státní správě, je to program SPD, chceme přidat také hasičům, policistům, takže my jsme se rozhodli, protože my jsme strana, my jsme hnutí, které nepolitikaří, my chceme být konstruktivní, my chceme, aby lidé měli více peněz, aby se tady cítili bezpečně v České republice, a chceme, aby republika šla dopředu, abychom se tady nehádali, abychom pracovali pro občany od prvního dne. Děkuji za pozornost. Mají na to nárok.

Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Při projednávání státního rozpočtu jsme byli svědky mnoha návrhů, mnoha kroků, které by mohl kdekdo zpochybnit. Ale pokud si chceme říci, že konečně dojde na razantní zvýšení důchodů, pokud se nám podařilo prohlasovat zvýšení prostředků na sociální služby a pokud se nám podařilo neprohlasovat hrazení z tohoto rozpočtu starých dluhů, které nadělaly jiné vlády, tak si myslím, že máme dobře nakročeno na to, abychom byli schopni v tom státním rozpočtu udělat krok, který bude ve prospěch ekonomiky České republiky. Myslím si, že nejen platy učitelů, nejen další mandatorní výdaje, které jsme schválili i v minulém volebním období a které tento státní rozpočet musí obsahovat, svědčí o tom, že Česká republika je na cestě od škrtů k dalšímu rozvoji. A jsem proto přesvědčen, že tento státní rozpočet si zaslouží podporu. Dále s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen velice stručně. Naše pozice byla jasná od prvního čtení, protože v prvním čtení byly schváleny ty zásadní národohospodářské parametry, se kterými pak už nešlo nic jiného udělat.

Přijímáme dvě dobré zprávy že se Sněmovna dokázala shodnout na významném navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. Určitě svým způsobem bude i dobrá zpráva, že Česká republika má rozpočet.

Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Po poradě klubu jsme se rozhodli, že rozpočet na rok 2018 podpoříme. Děkuji.

Děkujeme za podporu a hlasujeme pro tento rozpočet. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočet doznal kosmetických změn. Díky vám za podporu mateřských školek, 300 milionů dobrých, určitě se v republice neztratí a naopak za ně bude dost dobrého pro naše děti postaveno. Je také dobře, že byly podpořeny sociální služby v této částce tam, kde vláda slibovala, ale chtěla po obcích a po krajích, aby platily, tak alespoň toto bude trochu narovnáno.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikoho dalšího s přednostním právem nevidím, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Ne, přednesu ho já: